Děkuji panu zpravodaji.

Děkuji za slovo. Já jsem vyslechl se zájmem pana zpravodaje. Na rovinu říkám zděšen, protože jestli tu proceduru úplně překopeme, tak tady můžeme být ještě zítra. Mně jde logicky o ta áčka.

Mně se tohleto opravdu trošičku nelíbí. Řeknu to tady na rovinu. Jestliže neprojde, tak se zdržím hlasování.

Děkuji.

Procedura bude řešena později a je na to prostor.

Také musím krátce zareagovat na vystoupení pana zpravodaje, který do toho vnesl řádný chaos.

Skutečně pokud to má být takhle, tak my se budeme muset o tom poradit, jak vůbec máme hlasovat a jak vůbec máme k tomuto zákonu vystupovat. Pan poslanec Bendl.

Máte pravdu, já se chci pana zpravodaje trochu zastat, protože on je pod tlakem jednotlivců, kteří za ním chodí, že chtějí speciálně hlasovat o tom, či o dalším, a on vlastně sám neví, kudy jít. A my v proceduře rozhodneme, jak to nakonec bude nebo nebude vypadat, co si budeme přát. I já bych spíše doporučoval, abychom šli cestou doporučení výboru, protože se v tom jinak ztratíme. Ale musím hájit zpravodaje v tom, že téměř dvě třetiny poslanců, každý bude chodit s jednotlivostí. 220 pozměňováků, tak to není vůbec jednoduchá záležitost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Za klub ANO musím říct, že podporujeme proceduru, kterou navrhuje výbor pro veřejnou správu. A o tom, co tady navrhoval pan zpravodaj, budeme hlasovat a hlasováním rozhodneme, jestli budeme volit proceduru, která byla navržena z výboru, nebo která nebyla. Takže za nás jednoznačně procedura od výboru pro veřejnou správu. Ano, tak přesně to bude. Děkuji. Zaprvé, udělal jsem chybu v načtení.